To je prostě realita. Do budoucna, pokud se to nezmění, pokud Evropa neprocitne, tak je to cesta do pekel. Děkuji za pozornost.

Tak prosím.

Mně to přijde opravdu kritika za každou cenu.

To je taková informace pro všechny. A co se týká spotřební daně, chtěl bych tady jenom upozornit jako předseda podvýboru pro dopravu, že my tím pomáháme samozřejmě k tomu, aby se neprojevily vyšší ceny ve všech různých komoditách.

A určitě to může být krátkodobé řešení a nesmí to být dlouhodobé řešení, to bychom se měli shodnout všichni. Děkuji. Nyní pan poslanec Vomáčka.

Děkuji za ten vstřícný návrh pana kolegy. Ale to není myšleno nějak pejorativně nebo zle, to tak je.

No prosím, poslouchejte nás, kolegové. A budeme o tom mluvit. Vy prostě ta opatření děláte principiálně špatně.

To za prvé.

Zatím ta zpětná vazba je, že je to strašně moc. Takže já věřím, že třeba to nějak domluvíte, že možná přijde nějaké lepší řešení. Ale v tuto chvíli my snížíme spotřební daň na pohonné hmoty, to znamená, budeme mít opět více kamionů na silnicích a podvazujeme železniční dopravu. Tohle je dobré, abyste věděli. Pokud jsem dobře poslouchal, pan kolega Adamec mluvil o tom, že dříve Poláci jezdili k nám, jestli jsem ho dobře poslouchal. Děkujeme za tohle přiznání. Pan ministr Kupka chce reagovat s faktickou poznámkou. Jen velmi stručná a jasná reakce. Ze strany železničních dopravců, tak jak jsem je informoval o tom opatření a zastropování ceny silové energie, tak zazněla jednoznačná pozitivní odezva, že to je krok, který v tuto chvíli zajistí jednak větší jistotu pro dopravce, jednak to, že budou prostě moci normálně operovat v příštím roce. Tak nevím, kde pan kolega Kolovratník takovou poplašnou zprávu vzal. Ale její šíření tedy rozhodně ničemu pozitivnímu nepřidává.

Já budu velmi stručný.

Je to 27 %. A co se týká toho, kdo kam pro co jezdí. Když snížilo Německo spotřební daň, tak jsme tady slyšeli velkou kritiku, že my jsme to neudělali. My jsme to udělali, když Německo zvýšilo, když vlastně zrušilo to snížení a zvedly se tam ceny o 9 korun na litr. A pokud se jedná o to, kdo kam jezdí co nakupovat, tak ano, možná někteří naši občané jezdí nakupovat do Polska potraviny, Poláci v této době jezdí k nám nakupovat uhlí, protože je u nás levnější než u nich a není na příděl jako u nich, protože tam jsou už dnes nákupy omezeny limitem. Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Hrnčíře. Prosím, vaše dvě minuty.

Tak na vysvětlenou. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana předkladatele? Nemá zájem. Paní zpravodajka taktéž nemá zájem.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Ale o slovo v podrobné rozpravě se nikdo nehlásí. Pokud tomu tak je i nadále, tak končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova tentokrát? Ani od jednoho, ani předkladatel, ani zpravodajka nemají zájem a není ani o jakémkoliv návrhu možné hlasovat, protože žádný nebyl přednesen. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona a dle domluvy i přerušuji projednávání tohoto bodu, k třetímu čtení se tedy vrátíme poté, co projednáme další vládní návrh zákona, energetický zákon, v druhém čtení.